Vážený pane předsedající, přítomní členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi úvodem poděkovat za to, že návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na novelizaci správního řádu v otázce řešení systémové podjatosti pokročil dál, prošel gesčními výbory a nyní je ve druhém čtení. Vnímám širokou podporu našeho návrhu, kdy se na daném řešení shodly nejen všechny kraje, ale obdrželi jsme i oficiální vyjádření podpory Svazu měst a obcí a v neposlední řadě rovněž podporu Ministerstva vnitra České republiky. Máte před sebou návrh, jak pomoci řešit velký problém v činnosti veřejné správy, problém bezesporu složitý, kdy rozhodovací praxí správních soudů došlo k otevření prostoru pro obecné zpochybnění samotných předpokladů činnosti orgánů veřejné správy. Ke zmíněnému otevření prostoru došlo sice v souvislosti s činností obcí a krajů, ale nemusí se to týkat jenom těchto subjektů. Stejně tak může dojít ke zpochybnění činnosti dalších orgánů veřejné správy. Dnešní situace, kdy správní orgány velmi často s ohledem na rozvíjející se judikaturu, zda je systémově podjatý a zda svoji činnost případně neztratil, nebo příslušnost případně neztratil v průběhu řízení, nevede k ničemu dobrému. Je především zneužívána těmi, kteří chtějí narušovat správní řízení, tato řízení prodlužovat a komplikovat. Pokud dojde ke shora popsané situaci, řízení, tato řízení, pardon, fakticky odklon judikatury od představ dopadů právní úpravy přijaté zákonodárcem je nutno slovy samotných soudců reagovat jedině návrhem změny zákona. Tento návrh změny máte před sebou. Navrhuje se, aby správní řád výslovně vyloučil pochybnosti o nepodjatosti úřední osoby danou jejím služebním nebo pracovněprávním poměrem. Jde o odstranění nejistoty příslušnosti správního orgánu a odstranění pochybnosti, s nimiž se v této souvislosti setkáváme, kdy dovedeno do absurdna by se politik nemohl veřejně vyjadřovat k zásadním otázkám veřejného života, neboť toto jeho vyjádření by bylo následně využito, resp. zneužito k namítání systémové podjatosti. Sama novela je jednoduchá. Její technické doplnění provedené oběma výbory vítáme. Může vyvolávat i debaty o systému jako takovém. Tento pohled však nebyl a není předmětem návrhu. Od počátku jsme byli vedeni snahou řešit praktické problémy spojené s konstrukcí systémové podjatosti vytvořené judikaturou. Dovoluji si proto na závěr zdůraznit, že změna je nesmírně důležitá pro praktické fungování veřejné správy u nás, tedy nejen pro obce a kraje. Z pověření Zastupitelstva Pardubického kraje a ve shodě s gesčními výbory vaší Sněmovny si vás dovoluji požádat o podporu našeho návrhu. Děkuji za pozornost a podporu. Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Prosím, aby se ujala slova zpravodajka ústavněprávního výboru paní poslankyně Zuzana Ožanová a informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, paní poslankyně. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, garanční výbor, tedy výbor ústavněprávní, projednal návrh Zastupitelstva Pardubického kraje, sněmovní tisk 54, dne 25. dubna 2018 a přijal k němu jednoduché usnesení. Doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu návrh zákona schválit a doporučil přijetí jedné legislativně technické změny. Děkuji.

Děkuji za slovo. V zastoupení kolegy Martina Baxy bych chtěl jenom prezentovat, že výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednal ten návrh a připojil se k němu s doporučením, aby jej Poslanecká sněmovna schválila, a to ve znění legislativně technických úprav. Děkuji moc. Děkuji. Poznamenávám si vás, že jste nyní v podstatě zpravodajem za tento výbor pro tento okamžik. Otevírám obecnou rozpravu, do které se nám nikdo nepřihlásil. Končím obecnou rozpravu.

Ano, tak prosím.

Tímto zahajuji podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy nemám žádnou přihlášku. Končím podrobnou rozpravu. Nemá. Hlasování o žádných návrzích tady neproběhne, protože žádné předloženy nebyly, a tím tedy končím druhé čtení tohoto návrhu.